Nyní vás, pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, stručně je charakterizoval a také nám řekl stanovisko. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme přihlášeni, můžeme přistoupit k prvnímu hlasování. Prosím, pane zpravodaji. Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem F1, je to pozměňovací návrh můj, Lukáše Koláříka, který umožňuje pověřit ministerstvo provozem některých IT systémů Českou správu sociálního zabezpečení.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru je bez stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 159, přihlášeno 165 poslanců, pro 51, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím dál. Jako třetí bychom hlasovali komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jenom konstatuji, že v návrhu procedury, tak jak jsme ji schválili, a z hlediska toho, co navrhl výbor, tak se říká, že pokud schválíme pozměňovací návrh A, tak jsou návrhy B, C, D a E nehlasovatelné.

Pan předseda Stanjura s přednostním právem k hlasování. Prosím, pane předsedo.

Proč jsou nehlasovatelné? Věcně s tím vůbec nesouvisí. Děkuji. Abychom měli jistotu, že hlasujeme správně, tak přerušuji jednání na tři minuty a prosím o vyjasnění mezi zpravodajem, legislativou a dalšími zúčastněnými.

Jsme ve složité legislativní situaci, potřebujeme se slyšet navzájem, abychom věděli, jak budeme postupovat, a nevznikly pochybnosti o našem hlasování. Pan předseda má slovo.

Evidentně tady existuje většina, která pro tento pozměňovací návrh hlasovat nebude.

Děkuji. Ano, děkuji. Pan předseda Stanjura sám konstatoval, že hlasoval pro, čili s tímto návrhem na revokaci se můžeme vypořádat hlasováním. Je to v souladu s jednacím řádem, takže budeme nyní hlasovat o revokaci usnesení o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 161, přihlášeno 165 poslanců, pro 136, proti 4.